Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi skutečně velmi stručně reagovat na proběhlou rozpravu. Za prvé chci všem, kteří se jí zúčastnili, poděkovat za to, že podali poměrně přesný popis reality stávající situace českých zdravotních sester a jejich vzdělávání, a to byl i důvod, proč jsme tento zákon předložili. Teoreticky ten návrh zákona něco podobného umožňuje. Ale já si myslím, že život ukáže a realita ukáže, které ty možnosti budou či nebudou využívány. Myslím si, že už teď z těch tří možností budou primárně využívány dvě. Lidé, kteří chtějí jít do praxe, kteří chtějí k pacientům, kteří chtějí do nemocnic, budou využívat model 4+1. Lidé, kteří mají zájem o hlubší vzdělání, o vysokoškolské vzdělání, budou využívat model tříletého vysokoškolského bakalářského vzdělání.

A myslím si, že když jim umožníme, aby ji mohli dělat právě v relativně krátkém čase poté, kdy ještě to nadšení a zapálení mají, aby se dostali do nemocnic, měli nějaké kompetence, tak spousta z nich tam zůstane. Když je budeme nutit k tomu, aby procházeli poměrně složitým a dlouhým vysokoškolským vzděláním, spousta z nich už tu chuť ztratí a do zdravotnictví nikdy nenastoupí. Samozřejmě vím, že ta změna není všeřešící, změna bude dlouho trvat, než její důsledky pocítíme, a že musí být spojena se zlepšením především finančního ohodnocení práce zdravotních sester a dalších středních zdravotnických pracovníků. A to také ministerstvo a vláda dělá. Dvakrát po sobě jsme zvedali tarifní platy o 5 %, teď budou zvednuty o 10 %.

A dále bych chtěl podpořit zkrácení lhůty na 30 dnů. Myslím si, že jsme velmi dlouho a velmi pečlivě i v komisích při přípravě toho zákona odpracovali, že těch 30 dnů bude stačit na to, abychom technické věci vydiskutovali, a mám i pocit, že panuje poměrně výrazná většinová shoda nad tímto návrhem. Děkuji panu ministrovi. Závěrečné slovo paní zpravodajky. Mám velikou radost, že tady nezazněla poměrně ani jedna negativní reakce na to, že by tato novela zákona byla špatná. Všem vám za to moc děkuji. Děkuji paní zpravodajce. Neeviduji návrh na vrácení či zamítnutí předloženého návrhu. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru. Navrhuje někdo jiný garanční výbor? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Prosím, pane poslanče. Navrhuji přikázání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Děkuji. Děkuji. Má někdo ještě nějaký jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o přikázání výboru pro vědu, vzdělání, mládež a tělovýchovu. Zahajuji hlasování o přikázání tomuto výboru. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

V obecné rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů a my budeme hlasovat o tomto návrhu. Zahajuji hlasování o návrhu na zkrácení lhůty na 30 dnů. Kdo je proti?

Není zájem. Děkuji paní zpravodajce i panu ministrovi a končím prvé čtení tohoto návrhu. Předávám řízení schůze.